Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat. Další prosím.

Stanovisko?

Tento návrh nebyl přijat. Další prosím. Poslední pozměňující návrh je návrh B3 taktéž kolegy Adámka, který zavádí k zákonu novou přílohu 3b. Stanovisko prosím?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat. V tom případě nám zbývá hlasování o zákonu jako celku.